Pana ministra obrany prosím, aby nám tento materiál uvedl. Máte slovo, pane ministře. Opět děkuji za slovo, pane předsedající. Rovněž tento materiál obsahuje informace o nově plánovaných šesti cvičeních ozbrojených sil České republiky v roce 2019: pět cvičení ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a jedno cvičení ozbrojených sil jiných států v České republice; a upřesňující informace o dvanácti cvičeních, která již byla vládou schválena: osm cvičení ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a čtyři cvičení ozbrojených sil jiných států v České republice, u kterých došlo během jejich připrav ke změnám některých atributů přesahující schválený rámec, jako jsou počty vyčleněných sil a prostředků, termíny či místo konání. Uvedené změny v plánu cvičení se zahraničními partnery odrážejí zejména požadavky zahraničních partnerů v oblasti přípravy do zahraničních operací včetně výstavby schopností k dosažení aliančních standardů a aktuální potřeby Armády České republiky.

Dodatečné požadavky na financování tady nejsou a nevznikají. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Usnesení výboru pro obranu nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 586/1. Zpravodaj výboru pan poslanec Bartošek je omluven, místo něj nás bude informovat o jednání výboru jeho předsedkyně, paní poslankyně Černochová.